A pak jsem se dočetla na straně 14 důvodové zprávy, že ten odvod vlastně má... že zavedení tohoto odvodu bude mít dopad snižující inkaso windfall tax.

Dobře, já chápu, že je těžká doba, ale tady házíme desítky miliard tam, desítky zpátky.

No, tak už fakt nevím.

Nalézací rovina znamená, že se nalézá.

Přes všechnu složitost doby, složitost podmínek, přes veškerou naši kritiku, že bychom šli jinou cestou, jsme teď tady a teď a máme se vyjádřit k tomu, co tady teď leží. Nebudu už tady opakovat nic kolem legislativní nouze, mluvili jsme tady o tom přes hodinu. Ale chci říct, že to je zmatek, chaos, absolutně tomu nerozumím a znovu opakuji: jsou to příjmy státního rozpočtu, a ne v malé výši.

Nechtěli jste jít aspoň do zkráceného připomínkového řízení, protože tak si můžete dělat, co chcete. Děkuji a nyní s faktickou poznámkou se hlásí, předtím než bude tedy přednostní právo další přihlášené, paní poslankyně Berenika Peštová. Ještě načtu došlou omluvu, která v mezičase došla. Pan poslanec Ondřej Benešík se do 12 hodin omlouvá ze zdravotních důvodů. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Opravdu to bude faktická, bude to rychlé. Já bych prosila pana ministra, aby si zapisoval ty dotazy, protože já mám něco obdobného a ráda bych ty odpovědi věděla. To znamená, je to daní, není to daní? Ano, vy to nazýváte odvodem.

Děkuji za dodržení času a my nyní můžeme tedy přistoupit k dalšímu přihlášenému. Je to s přednostním právem pan ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Prosím, máte slovo.